Děkuji vám, pane poslanče. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji vám za tento návrh, pane předsedo. Já o něm tedy nechám hlasovat bezprostředně. Mám zde ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Novotného.

To znamená, je zde návrh, abychom projednávali tento bod do té doby, dokud nebude ukončen hlasováním závěrečným. Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu a táži se, kdo je pro toto navržené usnesení. Kdo je proti?

Budeme tedy pokračovat v projednávání. S přednostním právem se nikdo nehlásí, ani s faktickou poznámkou, v tom případě přistoupíme k těm, kdo jsou řádně přihlášeni do rozpravy. První z nich je paní poslankyně Olga Havlová. Máte slovo, paní poslankyně.

Jedná se o pozměňovací návrhy, které jsou označeny pod písmenem C. Díky těmto pozměňovacím návrhům dojde k lepší kontrole vyplácení doplatku na bydlení a bude zabráněno jeho zneužívání. Jedná se celkem o tři pozměňovací návrhy. Pod označením C1 se zavádí povinnost provádět kontroly dodržování podmínek pro vyplácení dávek. Tato povinnost kontroly a to zdůrazňuji je opakovaná. Vládní návrh zavádí pouze možnost kontroly, což je podle mého mínění nedostatečné, a právě toto je největší problém v rizikových lokalitách, že zde není pravidelně a opakovaně kontrolováno vyplácení dávky, a proto dochází k jejímu zneužívání. Dokud nezavedeme povinnost opakování kontrol, situace se nezlepší.

Je to totiž právě starosta, kdo má nejlepší přehled o situaci ve své obci a má pomocný orgán, většinou v každé obci je zvolena sociální komise, která je mu k tomu nápomocna. Právě starosta by měl mít zájem, aby se v jeho městě dávky nezneužívaly a nedocházelo k problémům ve vyloučených lokalitách. Proto chci dát starostům možnost, aby mohli požádat o kontrolu a plnění podmínek doplatku na bydlení. Posledním pozměňovacím návrhem, který má označení C4, je úprava určování takzvané místně obvyklé ceny, která má zastropovat výši vyplacené dávky. Současný návrh je totiž zcela nevyhovující. Určování místně obvyklé ceny bude velmi problematické. Vládou předložená varianta bude totiž znamenat enormní zatížení soudů všech stupňů ve stovkách, neli v tisících případů.